Pokud by byl český, moravský a slezský spotřebitel natolik uvědomělý a hrdý na naše výrobky a dával jim přednost před dovozovými potravinami, jako je tomu třeba v Německu a v Rakousku, kde již zakázali i obohacené klece, potom by tyto obavy o poklesu soběstačnosti nebyly namístě.

Proto jsem pro úplný zákaz klecových chovů nosnic, to znamená i obohacených klecí v naší vlasti, ale pouze v tom případě, že se tak stane na území celé Evropské unie a rovněž s tímto krokem dojde i k zákazu dovozu ze třetích zemí.

Občanům naší vlasti? Našim zemědělcům? Obchodním řetězcům? Nebo snad dovozcům z Polska a třetích zemí? Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní zde mám opět tři faktické poznámky. Jako první pan poslanec Bláha, připraví se pan poslanec Válek. Prosím. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl ještě jednou poděkovat za data, která tady teď zazněla. Já myslím, že pokud jste poslouchali, tak to tam zaznělo jasně. Kde je větší úmrtnost slepic, kde je menší snůška, kde je větší porušení a bezpečnost potraviny tím pádem.

Děkuji. Prosím. Děkuji, pane předsedající.

Nemyslím si, že je úplně šťastné argumentovat jakýmkoliv okolním státem nebo čímkoliv.

Myslím si, že debata o tom, jak poznáme, jestli je slepice spokojená, nebo není spokojená...

Pojďme ten zákon dostat do té formy, aby to byl posun pro české zemědělství a české spotřebitele. Děkuji.

Prosím, je to vaše.

Druhý moment je, že tady sledujeme festival populismu.

Čili je to úplně to stejné.